Neumím si představit, že byste to dělali jako srážkovou daň.

Takže něco prostě udělat musíte, protože, pane ministře, každý den mi píše nějaký podnikatel, říkala jsem tady včera, že končí.

To není jenom stravování.

Udrželi jsme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a udrželi jsme ten sociální smír. Ale zatím tomu absolutně vůbec nevěřím. A ti zaměstnanci budou bez práce.

Děkuju vám. Také děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím tedy rozpravu. Než přistoupíme k hlasování a k dalšímu postupu, přečtu omluvy.

K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou poslanec Stanislav Berkovec a poslanec Hayato Okamura, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat.

Poprosím vás ještě o ztišení.